Prosím, aby se ujal slova zpravodaj volebního výboru pan poslanec Petr Dolínek, informoval nás o projednání na výboru, přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení páni ministři, ministryně, vážení kolegové.

A meziročně došlo k mírnému poklesu, což je potřeba si přiznat podle čísel.

Veřejnoprávní televize plní úkoly vyplývající ze zákona o České televizi, a proto ji výbor doporučil ke schválení.